V první fázi donutit Řecko, aby plnilo své povinnosti. Mělo jich být jedenáct, funkční jsou tři. A já se obávám, že ani ty tři nejsou funkční tak, jak jsme si představovali.

Pokud se nepodaří s Řeckem dohodnout a obnovit Čas, pane ministře. I když se posloucháte strašně dobře, je mně to velmi líto. Pan poslanec má doplňující otázku, prosím. Přesně tak, děkuji. Pan ministr bude mít ještě šanci doříci to, co nestihl. Myslím si, že jeho přístup, potažmo přístup české vlády je velmi pragmatický a rozumný a pro Českou republiku pozitivní. Velmi si vážím toho, a samozřejmě každý ministr to nedělá, byť toto téma, které má v gesci, je velmi palčivé a trápí asi nejvíce občany České republiky, vážím si toho, že jezdí do regionu a snaží se postup naší vlády vysvětlovat běžným občanům a nejenom tady v naší Sněmovně. Tímto ho touto cestou zvu i do Chrudimi, kde bych ho velmi rád uvítal. Prosím, pane ministře, ještě dvě minuty. Vážený pane poslanče, vážené kolegyně, vážení kolegové, recept na migrační krizi je ochrana vnější hranice, funkční hotspoty, abychom věděli, kdo k nám přichází, abychom jasně mohli definovat, kdo potřebuje pomoct a kdo si pouze chce zlepšit život a je takzvaným ekonomickým migrantem, a naučili se ty ekonomické migranty ve velmi rychlém sledu a velmi efektivně vracet do zemí původu. A já pevně doufám, že to, co dnes vidíme, že Evropská komise přiznává, že více než polovina lidí, kteří přicházejí, jsou ekonomičtí migranti, že jsme si jasně pojmenovali problém, že Řecko nefunguje, že to snad znamená obrat k lepšímu a Evropa přijme efektivní opatření, jejichž budeme součástí, na to, abychom byli schopni tuto krizi zvládnout. Po této krizi může přijít krize větší, a pokud ta opatření neuděláme, tak odpověď na vaši otázku, pane poslanče prostřednictvím pana předsedajícího, je, že ty počty příští rok můžou být srovnatelné s rokem loňským, dokonce můžou být i vyšší.

Děkuji za slovo. Vážená paní ministryně, já jsem měla dvě interpelace, a protože ta druhá byla vylosována v takovém pořadí, že se na ni určitě nedostane řada, pokusím se tedy spojit je do jedné a zvládnout dva dotazy. Obracejí se na mě teď lidé, a oni se tedy předtím obracejí na úřady práce se žádostí o přiznání příspěvku na péči, kteří se po několika týdnech, nebo dokonce měsících v usnesení úřadu práce dočtou, že se řízení ve věci žádosti o přiznání přerušuje, protože Česká správa sociálního zabezpečení nedodala posouzení stupně závislosti. Řízení je pak přerušeno, dokud úřad toto posouzení neobdrží, a to na dobu neurčitou, což si myslím, že je vůči těmto lidem minimálně neférové jednání, i když podle správního řádu je zřejmě zcela v pořádku. Nárok na opravný prostředek, jelikož proti přerušení řízení se nemůže odvolat, tedy nemá.

Mě by zajímalo, co Ministerstvo práce a sociálních věcí v posledních dvou letech, tedy od doby, kdy zastáváte post ministryně, v této věci udělalo.

Děkuji paní poslankyni. Dobrý den, vážený pane místopředsedo, poslankyně a poslanci.

Takže je to taková jakási první pomoc, lze říci.

Jinak se chystá velká systémová novela zákona o sociálních službách, kde jedna z oblastí, kterou řešíme, je právě zkrácení doby řízení příspěvků na péči a vlastně změna toho systému, protože s posudkovými lékaři je obrovský problém.

Děkuji paní ministryni. Prosím, paní poslankyně, vaše doplňující otázka. Já doplním otázky k oběma těm otázkám.